Nechci zneužívat ty dvě minuty, jenom jsem chtěla poprosit pana Volného jako dáma džentlmena.

A já musím vždycky potom odejít a nemůžu sledovat jednání Sněmovny. Já se samozřejmě k žádosti paní poslankyně připojuji a zaznívá tu opakovaně. Máte slovo, pane poslanče.

To znamená desetina mrtvých, otevřená ekonomika a všechno v pořádku. Covid existuje, nikdo ho nepopírá, jenomže lidé taky mohou umírat kvůli tomu, že vy odmítáte odbornou debatu.

Tři, dva, jedna.

Děkuji vám. Pan poslanec Marek Výborný, faktická poznámka. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já bych vás chtěl ubezpečit, že ten návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii COVID19, který byl na jaře zde předložen, byl vládní tisk. A mohl být stokrát projednán, kdyby vláda chtěla. Opravdu, napadat opozici, že jsme se tady o tom nechtěli bavit. My jsme tu kritiku, kterou jsme tu měli na jaře, samozřejmě předložili. Ale to, že nebyl doteď projednán a teď byl předložen v nové verzi panem ministrem Blatným, je opravdu zodpovědnost vás, resp. vaší vládní koalice. To prosím nemůžete házet na opozici. To není šťastný postup. Děkuji. Pan poslanec Antonín Staněk, faktická poznámka. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, já vás samozřejmě nechci svou technickou poznámkou příliš zdržovat, ale nedá mi to, abych nereagoval na některé věci, které zde zazněly, alespoň formou té technické. Myslím si, že při vystoupeních pana kolegy Volného při vší úctě i neúctě k němu, ať už je to tak, či onak jsme svědky jedné krásné přímé ukázky toho, co je a není demokratické. Víte, ten největší a nejklasičtější výrok říká, že svoboda moje končí tam, kde ohrožuje svobodu druhého. A podívejme se kolem sebe. Tady ve Sněmovně sedí poslanci, kteří mají roušku a snaží se neohrožovat své kolegy ve svém okolí. Vy jste dva poslanci, kteří jste se rozhodli svobodně a plně oprávněně porušovat obecné pravidlo.

A já opravdu lituji pracovnici Sněmovny, která zde musí pravidelně chodit dezinfikovat prostor jenom proto, že se někdo rozhodl ukazovat, že on má svoje právo. Ale to právo na život, právo na zdraví a bezpečí máme v Poslanecké sněmovně v tuto chvíli i my, kteří jsme zde v rouškách. Děkuji. Do rozpravy, v tom případě s faktickou poznámkou pan poslanec Vlastimil Válek, který je zpravodajem. Prosím, máte slovo. Já velmi stručně, proto faktická, abych sám sebe korigoval.

Já myslím, že tady všichni věříte, že existuje borelióza.

To je jedna věc.

Ty statistiky existují.

Takže se přihlaste všichni, kteří máte novou roušku.